Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme před sebou návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, a to hned ve dvou verzích senátní a sněmovní. Ta senátní se přitom liší od sněmovní a obě se liší od verze, kterou jsme spolu s kolegy předložili.

Nyní bych ráda připomněla, proč jsme předlohu, která původně sestávala z několika málo vět, připravili. Naší hlavní motivací bylo usnadnit výstavbu rodinných domů na zastavitelných plochách, kdy se k nim neměl vyžadovat souhlas orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, a dále odstranit diskriminační úpravu, podle níž za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace, jsou povinny platit obce a kraje, ne však stát, který jako jediný měl zcela nepochopitelně stanovenou výjimku. Poslední novelizační bod říkal, že v případě veřejně prospěšných staveb v zastavitelné ploše se odvody za trvale odňatou zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu nestanoví. Ráda bych se podrobněji vyjádřila k usnadnění výstavby rodinných domů. Četné reakce veřejnosti, ale koneckonců i hlasování o tomto návrhu ve třetím čtení, kdy předloha získala tříčtvrtinovou, více než ústavní většinu, svědčí o tom, že jde o téma, které se veřejnosti podstatně dotýká a zajímá ji. Uvedu příklad za všechny, který se opírá o jeden z desítek, možná stovek emailů, které jsem v této věci dostala. Cituji: